A my jako poslanci jsme zde od toho, abychom hlas veřejnosti reflektovali a ze zákona konali.

Co si myslet například o nedávném varujícím dopisu generálního ředitele poslancům s tím, že podal trestní oznámení na anonymního pachatele pro poškozování cizích práv?

Já ale tento dokument neviděl, stejně tak jako mnoho mých dalších kolegů. Ptejme se, nejde tedy spíše jen o formu nějakého dalšího psychického nátlaku na moc zákonodárnou?

Kopii tohoto trestního oznámení mají k dispozici například Hospodářské noviny. Co ale k tomuto stavu plnému podivných výhrůžek, a to bohužel z obou stran, můžeme dodat, a to je, že musíme zdůraznit kritický hlas zákonodárce směrem k České televizi. Tento hlas je zcela namístě a v pořádku. Poslanci musí být v ústavně zakotvené parlamentní demokracii vždy silným hlasem oprávněných voličů a koncesionářů a musí mít jistý vliv přes Radu České televize a schvalování výročních zpráv na optimální chod veřejnoprávního média. Za jeho objektivitu, nestrannost a nezávislost a také přirozeně čisté a transparentní hospodaření si občané televizní aparát přece platí.

Děkuji vám za vaši pozornost.

Paní poslankyně Krutáková stahuje svoji omluvu, již je přítomna jednání.

Prosím. Děkuji, pane předsedající. Já bych rád vaším prostřednictvím zareagoval na úvodní slovo, protože zde zazněla řada věcí, se kterými se těžko ztotožním. Zaznělo tady, že nesmíme ohrozit nezávislost České televize. Ale my potřebujeme objektivní veřejnoprávní televizi, protože nezávislých médií tady máme poměrně dost. Jsou to všechna alternativní média, ale objektivní by měla být Česká televize.

Jak ji máme považovat za objektivní?

To je výchova k tomu, aby děti nedodržovaly svoje povinnosti, aby neakceptovaly svoje povinnosti. Takže nemůžeme považovat toto za čistě dětský kanál.

Děkuji.

Prosím, paní poslankyně. Děkuji za slovo. Pane místopředsedo, dámy a pánové, chci reagovat na slova pana poslance Valenty.